Ten má pod sebou NEN.

Nicméně stalo se.

V tu dobu v tu dobu, informuji Poslaneckou sněmovnu již Ministerstvo pro místní rozvoj a vláda věděly, že elektronická tržiště budou součástí NEN, vědělo se, že NEN bude povinný. Takže v tuto chvíli toto měla být dočasná věc, aby elektronická tržiště fungovala v České republice. Cílem těchto koncesních smluv byla akcelerace elektronického zadávání veřejných zakázek. Bylo stanoveno povinné využívání těchto nástrojů pro ústřední orgány státní správy, přičemž povinné zadávání se týkalo především veřejných zakázek malého rozsahu na vybrané komodity. Zde zdůrazňuji, že MMR nemůže platit soukromé nástroje a zároveň vlastnit Národní elektronický nástroj se stejnou funkcionalitou, když NEN je nabízen zdarma. Ministerstvo pro místní rozvoj proto dlouhodobě prosazuje využívání NEN místo těch a i jiných soukromých nástrojů.

Teď tedy zbývají dva. Jednu z těch společností sděloval ve svém projevu i pan poslanec prostřednictvím pana předsedajícího.

A v tuto chvíli Ministerstvo pro místní rozvoj nebude prodlužovat smlouvy s komerčními subjekty. My si to ani nemůžeme dovolit podle dalších zákonů, a to zákona o majetku státu, následně velkých rozpočtových pravidel, protože pokud by Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo smlouvy s komerčními subjekty, které poskytují úplně to samé jako Ministerstvo pro místní rozvoj, a to ještě k tomu zdarma, tak v tuto chvíli já jako statutární orgán porušuji tyto zákony. To znamená, nehospodárně hospodařím s veřejnými prostředky státu a to bych samozřejmě mohla jít rovnou do vězení. Takže v tuto chvíli to dotování soukromých systémů na základě koncesních smluv za poslední čtyři roky a teď, vážená, ctěná Poslanecká sněmovno, vám sdělím tu částku je 170 milionů, za které vznikly oba dva komerční systémy. Za 170 milionů si tyto dva komerční subjekty samozřejmě udělaly své systémy, které já akceptuji, a jsem si toho vědoma, že mají lepší uživatelské prostředí než Národní elektronický nástroj. Nicméně tyto systému vznikly za podpory státu České republiky, za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, které si to uzavřelo na základě toho, že to bude pouze dočasné, následně se ta data převedou do NEN. A v tuto chvíli jsem i nařídila svým úředníkům, aby se setkali čili zde, pane poslanče, další informace, kterou jste zmínil, že my nejsme ochotni jednat na úrovni šéfů mého právního, náměstků, státní tajemnice.

Nabízela jsem možnou dohodu, protože není možné, abychom se tady několik let napadali.

Čili ten NEN je velice komplexní. Doufám, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že jsem vás přesvědčila, že se tímto zabývám. Já osobně z toho vůbec nejsem šťastná. Nicméně jako statutární orgán jsem to čistě a jenom a jenom já, kdo nese tu odpovědnost na základě i uložení usnesení vládou České republiky, kde mi vláda uložila mnoho věcí, které v tuto chvíli já musím dodržovat.

Kdo nese odpovědnost, nebo jak MMR konalo za tento šlendrián. Vzhledem k tomu, že i Poslanecká sněmovna schválila zákon o státní službě, za tyto věci nese odpovědnost státní tajemnice, ke které jsem podala podnět, aby řešila tuto záležitost se zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme to řešili i s panem Postráneckým, to znamená nejvyšším státním úředníkem.

Pan kolega Šrámek se odhlásil z faktické poznámky. Ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedající. Současně bych si dovolil poděkovat za kvalitní odpověď, která byla od paní ministryně, která byla opravdu o řád kvalitnější, než se mi dostalo v té písemné formě. Děkuji vám tedy i za informaci. Ale myslím si, že to není až taková podstatná náležitost toho, o čem se tady bavíme.